Dovolte mi, abych vám řekl, že když se podíváte dneska na svět, když vidíte nestabilitu ve Spojených státech amerických nebo ve Velké Británii, tak ne náhodou tohle jsou země, které jsou podle koeficientu země s největší nerovností. To znamená nerovnost, sociální nerovnost, vede k nestabilitě politické. A v této zemi je strašně důležité a bylo vždy důležité budovat sociální smír.

Opakuji, za těch dnešní pár set přijdou zítra o tisíce. V tom je to podle mě špatně. A proto, jak jsem řekl, jsem velice nerad, že Modrá šance ODS se tady dneska tímto hlasováním, pokud bude úspěšné, vrací. Pan poslanec Ondřej Veselý. Pardon, omlouvám se. Takže pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Dovolím si připomenout, že jsme nikdy superhrubou mzdu nepodporovali jako Komunistická strana Čech a Moravy. Byli jsme zásadně proti ní.

Protože jsme měli ve svém programu zrušení superhrubé mzdy, s napětím jsme očekávali, kdy vláda naplní své vládní prohlášení a pokusí se najít nějaký model, ve kterém budeme schopni nejenom zrušit superhrubou mzdu, ale budeme také schopni těm lidem nabídnout řešení, které nebude na úkor samotného naplňování státního rozpočtu, na úkor rozpočtů veřejných, to znamená rozpočtů obcí a krajů, tak aby ty všechny tři rozpočty dýchaly společně. Včetně rozpočtů fondů, protože i těch se daňová politika týká.

To všechno se musí při každém daňovém kroku zvažovat.

Mohl bych se podívat na severské země na daňové sazby a na to, jaká pásma jsou tam, aby bylo to zatížení daní rovnoměrné, aby ti, kteří vytvářejí hodnoty, nebyli v podstatě těmi, kteří také jenom živí stát. A také jsme očekávali při tom, když podpoříme kroky, které vedou k řešení současné pandemické krize, že vláda bude uvažovat v těchto dimenzích. Že je potřeba při tom snížení daní dát určitou daňovou diskriminaci těch nízkopříjmových oken. Ano, mohli jsme jít na čtyřpásmové daně nebo pětipásmové daně, jako je tomu v jiných státech, které jsou podle mého soudu mnohem dále v tom vyrovnání těch jednotlivých kroků. Jestli náš programový cíl zrušení superhrubé mzdy podpoříme v situaci, kdy to samotné řešení ovšem je bez toho druhého následného kroku, jak zajistit stabilizaci veřejných financí, jak zabezpečit i usnesení Poslanecké sněmovny, které tady navrhla Komunistická stran Čech a Moravy, které Sněmovna odhlasovala, že požadujeme od vlády sedmiletý plán na stabilizaci veřejných financí. Zatím nám na to vláda neodpovídá. Zatím se plní jeden dílčí cíl zrušení superhrubé mzdy. A my chceme naplnit i ten druhý cíl. Že zrušení superhrubé mzdy nebude znamenat nikoliv pouze propad, ale destabilizaci těch veřejných financí v tom následném kroku. To je pro nás zásadní věc.

Ale na druhou stranu je důležité vědět, jestli tento krok povede k tomu, že lidé budou cítit i tu odpovědnost vůči budoucnosti. A nejen ti, kteří momentálně ty daně platí, ale i ti, kteří zatím se připravují například na své povolání a podobně, aby to zaplatili v budoucnosti. Ale na druhou stranu je si třeba připomenout, jestli máme vždycky ten výhled mnohem delší, než je jedno volební období, abychom neodevzdávali stát v horším stavu, než ho kdy kdo přebíral. Děkuji za pozornost a věřím, že rozhodnutí Poslanecké sněmovny, ať bude jakékoliv, bude následně doplněno nikoliv jakousi kompenzací za to, co se odehrává v nouzovém stavu, ale bude doplněno tím, jak budeme stabilizovat veřejné finance.

Prosím, máte slovo.